Hospodářský růst.

Vy nám to vlastně vyčítáte. Proboha, co jste si to dovolili, že tehdy ekonomika rostla? Nedivte se, že vaše chyby nebudeme opakovat. Vaší cestou nepůjdeme. Nechceme, abychom se dostali do stejně špatné situace. Když byla sociální demokracie ve vládě, byl šestiprocentní růst, za vás byla 18 měsíců dlouhá recese. Já doufám, že se to opakovat nebude a že ekonomika v příštím období poroste. Vy nám vyčítáte, že rušíme poplatky ve zdravotnictví. A já se ptám, jak jste zdravotnictví stabilizovali vy. V jakém stavu zdravotnictví přebíráme. V situaci, kdy vy jste na jedné straně zvedli spoluúčast pacientů a zmrazili jste platby státu za státní pojištěnce. To znamená, vy jste ten systém v minulých letech absolutně finančně vyčerpali. Vy jste ho dostali na hranu krize.

Opět absolutně pokrytecká reakce. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem připraven k debatě, jsem připraven se jí aktivně účastnit, jsem připraven uznat férové, reálné, poctivé argumenty a nad nimi se zamyslet. Ale jestliže někdo trpí ztrátou paměti a nepamatuje si, co on osobně nebo jeho politická strana tady posledních sedm let vyváděli, za co všechno nesou odpovědnost, a nesou ji neustále i tady a teď a ponesou ji i v těch příštích letech, tak si myslím, že to slušná a poctivá politická debata v žádném případě není. Děkuji panu premiérovi. S faktickou poznámkou předseda Občanské demokratické strany pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče. Pane premiére, já samozřejmě vítám to, že zde vedeme diskusi a že diskutují i členové vlády, a určitě to není nic, co by vám opozice vyčítala.

My jsme se ze svého vládnutí odpovídali a musím skutečně konstatovat, že jsme část našich voličů nepřesvědčili o tom, že jsme všechno dělali dobře.

A těžko na naši kritiku toho, že vaše řešení nebudou fungovat, odpovíte tím, že budete poukazovat, a opět velmi obecně, na to, co se údajně nepovedlo nám. Já vám to ukážu na jednom příkladě. Vy jste tady sugestivně řekl, že se našim vládám nepodařilo vyčerpat prostředky z evropských strukturálních fondů a že v tom je nepořádek. Ale položte si otázku, kdo připravoval operační programy. Kdo má podíl nebo vinu na tom, že jsme měli nesmyslných 24 operačních programů? Kdo má vinu na tom, že už na začátku se zpozdila veškerá příprava a naše vlády měly obrovské potíže s tím, aby vámi nachystané čerpání operačních programů bylo vůbec možno realizovat? Takže když se budeme bavit o jednotlivých a konkrétních věcech, tak uvidíte, že bilance vlád, na kterých se podílela Občanská demokratická strana, není zdaleka tak špatná, jak vy jste se to tady paušálně pokusil ukázat, a že mnohé věci, o kterých mluvíte, má na svědomí vláda, na které jste se jako sociální demokracie a vy osobně také podílel. Děkuji panu poslanci. Pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom velice krátce dvě poznámky. To za prvé. Za druhé, panu předsedovi vlády bych rád řekl, že když říká některé negativní věci, tak se přitom usmívá. A za další, skutečně, pojďte se obrátit do budoucna. Prosím, s další faktickou poznámkou pan premiér. Já děkuji, protože alespoň mé vystoupení mělo nějaký smysl.

Ale k tomu argumentu pana předsedy Fialy o tom, že sociální demokracie může za to velké množství operačních programů, tak jak to tady uvedl. No promiňte, ale já si pamatuji přesně, jak to bylo. V době, kdy se připravovala struktura operačních programů, a to byla vláda sociální demokracie u moci tehdy byl tuším ministrem pro místní rozvoj Jiří Paroubek, pozdější premiér , tak v té době ještě sociální demokracie neměla hejtmany. My jsme byli téměř ve všech krajích v opozici a já si velmi dobře pamatuji společná prohlášení a usnesení hejtmanů za Občanskou demokratickou stranu, kteří samozřejmě požadovali samostatné operační programy, samozřejmě že chtěli tu maximální možnou míru autonomie pro regiony a pro kraje. Ale problém nedočerpání peněz a ztráty peněz z Evropské unie není problém krajských operačních programů, těch regionálních operačních programů. Podívejte se na letošní rok. Riziko je 24 mld. Největší riziko leží v operačním programu Životní prostředí, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Druhé největší riziko je v operačním programu Věda a výzkum pro inovace, který spravuje Ministerstvo školství. To znamená, ta největší rizika jsou identifikována v centrálních programech. Čili není to problém krajů, krajských operačních programů.

Děkuji panu premiérovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Jedna poznámka, jedna rada. Poznámka: vždyť přece to není tak, že by Rada pro výzkum, vývoj a inovace měla jakýkoli vliv na čerpání operačních programů. Podívejte se do kompetenčního zákona. Ale podívejte se hlavně na to, kdo spravuje jednotlivé operační programy. Do toho vůbec Rada pro výzkum nezasahuje. A druhá rada, pane premiére. Podívejte se na příčiny toho, proč nejsou některé finanční částky v operačním programu pro výzkum dočerpávány. Zjistíte například to, že při stavbě velkých infrastruktur se díky veřejným soutěžím ušetřily finanční prostředky, a to je ten důvod a to je důvod pozitivní. Takže ne všechno nedočerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů je špatné.